A já dám příklad.

A mimochodem, já reaguji na ten návrh na změnu pořadu schůze, protože tady padl návrh právě od pana poslance Kubíčka v zastoupení hnutí ANO, abychom zařazovali ten rodičovský příspěvek, takže já mluvím dokonce úplně pregnantně k věci. Takže je tady problém, že vlastně vláda diskriminuje vládním návrhem některé rodiče samoživitele, kteří museli nastoupit předčasně do práce, aby se finančně vůbec mohli nějakým způsobem zajistit, nebo zajistit tu svoji rodinu.

To je vládní návrh. Proto my chceme, aby už se hlasovalo konečně o tom návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku, to my prosazujeme.

My chceme hlasovat.

Samozřejmě ty, které pracují, jsou pro nás priorita, my nechceme zvyšovat někomu, kdo je nepřizpůsobivý.

Paní poslankyně Kovářová prodlužuje svou omluvu z pracovních důvodů do 17 hodin. A nyní prosím pana předsedu Kalouska s přednostním právem, pokud možno k věci. Odpusťte prosím, ale musím zareagovat na osočení nebo vystoupení vůči mé osobě jak pana místopředsedy Filipa, tak paní poslankyně Valachové.

Nic podle něj v jednacím řádu nepředpokládá, že vystoupí předsedové klubů se stanovisky svých klubů, že se to jenom tady zvykově respektuje.

No nic takového v tom zákoně není. Proč omezujete něco, co je zákonem povoleno? To si myslím, že není úplně fér. Fakt je, že ještě více nefér je ten zákon porušit, jako jste udělali v případě daňového balíčku vy.

A proč to nechcete hlasovat teď? Je to pořád dokola. Měli jste možnost to hlasovat, máte možnost to hlasovat teď, a vy to pořád nechcete hlasovat, protože říkáte: až bude odhlasován daňový balíček, dřív to pro nás nemá žádný smysl, protože je to provázané.